Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 156 ze dne 3. února tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.